Děkuji.

Ta celá interpelace je přerušena do jeho přítomnosti.

Nicméně další se hlásí s přednostním právem pan předseda Výborný.

Takže prosím, pane poslanče, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, předesílám, že dám procedurální protinávrh, proto tady mohu teď vystoupit vůči tomu, co říkal kolega Nacher.

A nyní, protože už pokud se nepletu, a to prosím případně o korekci ze strany paní předsedkyně tam žádná další písemná interpelace a odpověď na ni není v programu, tak abychom nyní otevřeli program schůze tak, jak byl schválen na začátku, tedy v úterý tohoto týdne. Já se omlouvám, ale v tomto případě se domnívám, že tento návrh není hlasovatelný, a to z toho důvodu, že my se musíme ještě také vypořádat s návrhy na změnu pořadu schůze, a tudíž nemůžeme hlasovat o tom, že bychom jeden bod pevně zařadili tak, jak navrhujete.

Nicméně navrhuji, abychom se teď na pět minut poradili mezi předsedy klubů.